Ta smlouva neruší ani žádné ustanovení, které máme v našem právním řádu a v naší ústavě. Pořád platí všechna ustanovení, která tu máme. Smlouva je klasickou mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi dvěma suverénními státy. To znamená, tato smlouva podléhá souhlasu české vlády, Parlamentu České republiky a následně ratifikaci prezidentem republiky. Je schvalována v souladu s Ústavou České republiky, s podmínkami, které stanoví ústava. I v rámci vyjednávání té smlouvy se dodržovala všechna pravidla vyjednávacího schvalovacího procesu. Schvalovacím procesem to projde v souladu s Ústavou České republiky. Konečné rozhodnutí České republiky bude suverénní, nevynucené, naše, a to je, pane poslanče, na tom také podstatné. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaše odpověď mě neuspokojila, protože já jsem se vás ptal na interpretační doložku. Na tuto otázku vůbec nebylo odpovězeno, a já se vás tedy ptám jednoznačně, jestli můžete říci tady na mikrofon, že žádná americká základna tady nebude. Ta odpověď je jasná: ano, anebo ne.

Ono to není zbytečné, protože se na to dívá veřejnost, takže lidé si udělají sami obrázek. Ale já jsem vám přece, pane poslanče, odpověděl. My nepotřebujeme žádnou doložku, protože ta smlouva nevytváří podmínky, nevytváří žádné rozhodnutí, nepřináší žádné rozhodnutí o konkrétní americké přítomnosti ani rozhodnutí o zřízení vojenských základen. Prostě nic takového ta smlouva nepřináší, vlastně ani neumožňuje. Musely by následovat další kroky, které máme jasně definované v ústavě a v dalších zákonech a které jsou velmi komplikované. To neumožňuje vládě, aby o něčem v takovýchto základních podstatných záležitostech, které se týkají bezpečnosti obrany České republiky, rozhodla. Ani tato smlouva, ještě jednou to říkám, ani když ji schválí Parlament, podepíše prezident, naplní se všechny poměrně přísné podmínky pro schválení mezinárodní smlouvy na prezidentské úrovni, tak ani tehdy se nevytvoří možnost pro to, aby tu byla na základě této smlouvy americká základna nebo aby tu pobývali američtí vojáci. Nic takového tato smlouva neumožňuje, takže tam není důvod přijímat žádnou doložku nebo něco podobného.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.